Poprosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova a provedl nás tímto bodem. A poprosím všechny kolegy a kolegyně, aby se utišili a usadili se na svých místech, abychom to páteční jednání zvládli v důstojné atmosféře. Pan poslanec Kučera bude hlasovat s náhradní kartou číslo 70, pro stenozáznam. Máte slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo. Jak jsem slíbil, budu velmi stručný. My jsme komisi ustavili v tomto týdnu ve středu. Předseda se tedy volí z členů té sedmičlenné komise a my jsme obdrželi dva návrhy. Jeden návrh je z klubu TOP 09 a Starostové pan poslanec Martin Plíšek, druhý návrh podal Úsvit, pana poslance Jiřího Štětinu. Já pouze konstatuji, že ve Státních aktech je v tuto chvíli vše připraveno a můžeme jít okamžitě volit. Takže prosím, pane předsedající, abyste nejdřív otevřel rozpravu, pokud někdo má zájem nebo ne, a poté abychom přerušili tento bod. Já vám děkuji. Ještě využiji chviličku, abych přečetl omluvy pana poslance Kudely, který se omlouvá do 11 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Milan Urban se omlouvá po celou dobu jednacího dne bez udání důvodu a paní poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová se omlouvá od 11 hodin z pracovních důvodů. Nyní otevírám rozpravu a ptám se, kdo se hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli máte zájem o závěrečné slovo, pane předsedo.